Děkuji za slovo.

Je tam hotel, není tam televizní signál, není tam signál žádného mobilního operátora. Internet tam vede po drátu.

Takových míst je určitě v České republice více. Znamená to snad, že pan ministr financí nechá provozovatele toho hotelu preventivně zavřít jako podvodníka? Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Laudáta a připraví se pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ale je zásadní rozdíl, jestli centrálně stahujete data, anebo jestli chodí ad hoc kontroly, kde je jasné, kdo kontroluje, kdy kontroluje. To znamená, centrální úložiště dat je o něčem úplně jiném. Tak přestaňte lhát, že nevytváříte velkého bratra. Já jsem tady několikrát už v minulém období říkal, že hlásají pravidla a směřují ekonomiku k tomu, aby byli asociální demokraté. A to ještě prosím nevládli.

Co nejrychleji. Pokud nám voliči dají podporu. Dámy a pánové, naposledy, nebudu už vystupovat, ani kdybych byl znovu jménem vyzván. Kdybych tohle slyšel od studenta při běžné zkoušce, vyhodím ho.

Ale už poslední, už sem nebudu chodit. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Prostě to bylo nařízeno, najednou bylo nutné si to pořídit.

Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Absolutně, nezklamal mě, protože se zase přidal se svým populismem a tvrdí tady, že řešíme sedm procent malých živnostníků. Já upozorňuji, že EET bylo rozděleno podle sekcí, to znamená, začíná se pohostinstvím a obchodem a je to i na ty velké sítě, je to i na ty velké firmy. To znamená, není to proti živnostníkům, je to prostě připraveno pro celý obor. Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera, připraví se pan poslanec Novotný, poté pan poslanec Laudát a poté pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo. Děkuji za reakci pana kolegy Volného. Já na něj v podstatě myšlenkově navážu. Protože to, co mi na tom vadí, jak je to připraveno, nachystáno. Když jsme si u nás v poslaneckém klubu Úsvit vyžádali konzultaci a prezentaci této novely zákona s paní náměstkyní Hornochovou, tak jsme tak řešili různé záležitosti.

Za dva měsíce nebo za tři měsíce, jak to tam bylo nastaveno, další segment, potom další, další. Já bych poté, kdy uděláme tento obrovský zásah, si dal určitě nějaký čas, vyhodnotil dopady, vyhodnotil bych nejdříve, jak to funguje, nefunguje. A v případě, že to nebude fungovat, tak bych tedy zvažoval, co s tím dál.

Takže když už chcete jít tímto kalupem, tak proboha nejdříve udělejme vyhodnocení po prvním segmentu, do kterého to pustíme. Protože znovu připomínám, vyspělé ekonomiky jdou jinou cestou, nikoli cestou Chorvatska, Bulharska. A potom bych uvažoval o tom nebo zamyslel se nad tím, jak půjdeme dál. A ty problémy právě třeba s registrem automobilů byly známé. Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Novotného, připraví se pan poslanec Laudát a poté pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, já tedy až se zas budu pokoušet ta elektronická data poslat a nepůjde mi to, tak si vzpomenu na proslov pana profesora Zlatušky a zjistím, že jenom sním a že je to celé nesmysl.

A já jsem přemýšlel, proč pan ministr financí přinesl tu velkou tabuli a proč je tak velká.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Já k panu Zlatuškovi. Nicméně já zase říkám, pokud bych byl ministr školství, tak bych si prověřil, kdo se mu podepsal pod všechny ty tituly.

Takže on je zrovna ten poslední, kdo by mohl peskovat. A jestli někdo neví, že ad hoc nějaké kontroly jsou něco jiného než udělat centrální úložiště, dát si filtry do programu, vyfiltrovat si data a podobně, nakládat s nimi. Dneska víte, co se děje ve Spojených státech.